Pak co považuji za velmi důležité, je problematika řešení celkových dopadů regulace, a tady je můj dotaz na ministra zemědělství.

Takže bych se chtěl zeptat na tento konkrétní případ, který je skutečně hrozivý z hlediska zneužití významné tržní síly obchodním řetězcem, jak bylo prakticky postupováno z hlediska sankcí, takže to je můj čtvrtý dotaz. Nicméně já jsem se zároveň dopátral při společném vystoupení předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s panem ministrem zemědělství na tiskové konferenci a pak sdělení předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kdy se to rozcházelo.

Nakonec jsem zhruba před čtrnácti dny interpeloval pana předsedu vlády právě v předmětném usnesení zemědělského výboru, on se i na usnesení zemědělského výboru odvolával a i k té kontrole obchodních marží se hlásil.

Já jsem samozřejmě i předsedovi zemědělského výboru sdělil naši pozici k tomu zákonu, když jsem signalizoval, že využijeme naše právo podat pozměňovací návrhy.

Takže tolik mé dotazy. Já bych znovu apeloval na pana ministra, jestli by nám pak ve svém vystoupení tyhle dotazy mohl zodpovídat, protože pro nás je to zcela zásadní, abychom se rozhodli, jak dál s tímto návrhem zákona, který je podle našeho názoru v této podobě, ve které byl předložen, čistě implementační a vůbec neřeší záležitost krize potravin v Evropě, která nastala, protože samozřejmě byl připravován minulým vedením Ministerstva zemědělství za Miroslava Tomana. Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí pozvu k řečnickému pultíku pana poslance Pražáka, připraví se paní poslankyně Balaštíková.